To je jedna z oblastí, o kterých hovořím s panem ministrem financí.

Současně musíme hledat další nástroje na nepřímou podporu investic do vědy a výzkumu.

Ani sebevětší investice do výzkumných infrastruktur nám bez souběžné podpory lidských zdrojů ve vědě nezajistí to, abychom v této oblasti byli úspěšní. A právě proto, jak jsem říkala, budu usilovat o navýšení institucionální podpory, aby mohly jednotlivé výzkumné organizace dělat odpovědně svou personální politiku. V této souvislosti však musím zmínit některá data Českého statistického úřadu.

Co řešíme s Radou vlády, je to, že hledáme další nástroje na posílení slaďování profesního a rodinného života, podporu mobility, návratové politiky, protože i v těchto oblastech ještě máme velký prostor pro zlepšení.

Budeme mít v nejbližších dnech schůzku se zástupci jak firem, tak vysokých škol, protože to je dobrá praxe, která se v mnoha zemích Evropy uplatňuje, která povede k větší provázanosti spolupráce firem a vysokých škol a možná potom i druhotně třeba právě k posílení transferu a uplatnění absolventů.

Hovoříme i o snížení administrativní zátěže. Věřím, že se nám to opravdu podaří, protože administrativní zátěž nás trápí snad ve všech oblastech, vědu a výzkum nevyjímaje. Říkala jsem, že chceme, aby zákon umožňoval i rychlou reakci v krizových situacích, vyšší vyhodnocování nástrojů podpory vědy, výzkumu, ale i jejich dopadu.

Děkuji, paní ministryně, a máme zde v tuto chvíli dvě faktické poznámky.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Já mám několik poznámek.

Tak jde o to, jakým způsobem to změnit.